Já bych chtěl, abyste to více zdůvodnili, proč tou cestou zelené nafty že to je rychlá varianta, myslím si, že velmi správně to tady vyjádřil ve svém komentáři pan předseda Kováčik, který věcně a argumentačně správně řekl řadu věcí bez nějakého politikaření a snažil se dívat na věc reálně.

Znovu a naposled opakuji dotaz na pana ministra Jurečku, co platí normativy, nebo skutečná spotřeba? Já děkuji.

Děkuji za slovo, paní předsedající.

Takže aspoň teď budu moci reagovat na některá vystoupení včetně toho materiálu samotného, protože řada vystoupení se s tím materiálem zcela míjela. Ano, my jsme velmi bojovali za to, aby zastropování pro ty z vás, kteří se v té problematice neorientují, to znamená omezení získávání podpor nebylo stanoveno podle velikosti farem. Za to jsme velmi bojovali, protože chceme rovné podmínky pro všechny, bez ohledu na to, jestli je někdo velký, či malý. My chceme nastavit takové podmínky, které budou pomáhat všem a nebudou tam činěny výjimky a rozdíly. A to je to, k čemu my dneska vlastně tímhle materiálem dílem spějeme. A já pak řeknu proč. A proto také ten materiál podpořit nemůžeme. Pan kolega Urban se tady ptal velmi správně, co je vlastně příčinou. Dílem je to nadprodukce.

Podotýkám, pokud bychom chtěli být opravdu objektivní, tak zemědělství si v podstatě chrání každá vyspělá země na světě. Hledá způsoby, jak si zemědělství ošetřit, protože to má něco společného s potravinami, s potravinovou soběstačností atd. Ale je otázka, jak se ten systém nastaví, míry byrokracie, míry protekcionalismu apod. A mám pocit, že tam už se pohybujeme někde, kde se pohybovat prostě nemáme. Jistou míru ochrany si každé národní zemědělství zaslouží, protože jsme na něm životně závislí. Máme tu rozumnou míru hledat a máme ji hledat v tom, abychom dělali systém aspoň z mého pohledu co možná nejjednodušší.

Dneska se tady bavíme o zelené naftě a o tom, že tzv. polaři, nebo zemědělci, kteří hospodaří na polích, už tu zelenou naftu mají, a oni vám sami řeknou zkušenosti, jaké s tím jsou. Každou chvíli se mění formuláře, každou chvíli se mění doba vykazování.